Já bych se mohl připojit tady ke kolegyni sedící kousek ode mě, kolegyni Černochové, která o tom mluvila.

Když je tady takhle důležité sezení a je to ústřední téma, tak bych předpokládal, že tady bude desetkrát ministr školství reagovat a bude nějak spolupracovat na blízko, nejenom na dálku s panem ministrem zdravotnictví, s premiérem a s dalšími. To se tady téměř neděje, ať se nikdo nezlobí, takže to opravdu nedělá dobrý dojem ani na ty, co to sledují. Ty děti, žáci, studenti, téměř rok bez školy. To je ztráta, kterou podle mého názoru, učitelského názoru, už nikdy v životě nedoženou. Skoro bych řekl, kdyby to jenom trochu bylo možné, celý ten rok vrátit zpátky.

Ty doženeme určitě snadněji. A pak ty opravdu nevysvětlitelné věci: ZUŠky, jeden na jednoho, jestli klavír nebo nějaký jiný nástroj. Zdánlivá drobnost, a my namísto toho slyšíme, že je to nějaká volnočasová aktivita. Víte, jak tohle štve jak učitele, tak žáky, tak ty, kteří vlastně ani jiné alternativy dnes nemají. Takže tady si myslím, že je velký dluh. Já chápu, jak je rizikové já rozumím a pan ministr jako lékař je určitě větší odborník na to než já určitě je rizikové to spustit.

Prostě přece to snad neříkají do prázdna. Lidé zkrátka potřebují mít světlo na konci tunelu. Nejhorší ze všeho je frustrace, která nemá konce. Každý týden, každý den těchto omezení, kdy není naděje na nějakou změnu, je prostě velmi dlouhý.

Každý pochopí, že nějaká opatření musí být a že něco musí akceptovat. Chtěl bych tedy velmi poprosit zejména ty, kteří tedy mají tu největší zodpovědnost, členy vlády, aby na to mysleli a bez ohledu na to, jestli tady bude nouzový stav nebo nebude nouzový stav a bude nějaké jiné, jinak pojmenované krizové opatření, tyhle věci posunuli a jasnou strategii ve všech těch důležitých oblastech lidem nabídli. Děkuju.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Je už po deváté hodině, tak se budu držet faktů. Již takřka rok nejsou děti ve škole, již takřka rok krachují velké části českého hospodářství, již je to rok, kdy začal krachovat státní rozpočet České republiky. To jsou fakta. Další fakta jsou, že opatření nefungují, ani nikdy nefungovala.

Virus nastupuje, ustupuje, rozhodně ne podle vůle pana Hamáčka nebo několika ministrů. To není žádná vina vlády, to prostě nejde.

V tom není žádná změna.

Ale k ničemu takovému tady nedochází.

Zaznělo tady, jestli tuto krizi zvládáme lépe nebo hůře, jestli jsme udělali všechno, co jsme mohli, nebo neudělali. Počet obětí, počet nakažených: hůře. Ekonomické dopady: hůře než ty ostatní. U jiných krizí opravdu může stačit rozhodování vlády, správné rozhodování vlády.

Nemůžeme zvládnout!

Já jsem o tom mluvila před několika měsíci na tomto místě.

Nemáte šanci. Strategická komunikace je základním předpokladem zvládnutí této krize. A to je něco, co je také zodpovědností vlády a v čem vláda naprosto selhala. Já tamhle koukám na pana bývalého ministra Vojtěcha.